Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Je to populární zákon o spotřební dani, a přesto se nikdo nehlásí, proto končím obecnou rozpravu. Přehlédl jsem ho. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Já jsem tohle nikdy nezažil za těch dvacet let, co se tomu věnuji. Ale třeba prostě čas oponou trhnul a nová doba a čas nový nové chce mít činy a jsou tady prostě vážné důvody, proč je to tak potřeba mít. Prosím, podělte se o ty důvody s Poslaneckou sněmovnou. Pokud tak neučiníte, tak hloupost a neschopnost jsou jediné možné důvody, které si umím představit. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj, pan poslanec Volný. Dobře, tak já se s panem kolegou Kalouskem prostřednictvím předsedajícího podělím.

To znamená, tam jsme měli nějaký dluh, deficit, to je pravda, z toho loňského tohoto navyšování a tam to z toho vypadlo.

To na vysvětlenou. Děkuji panu poslanci Volnému. Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Opravdu, řezaný tabák a tabák je pořád tabák a pořád se to týká jedné spotřební daně, která je předmětem jednoho zákona o spotřební dani. To vysvětlení, které tady dal pan poslanec Volný jako zpravodaj já mu opravdu nerozumím. Ale když už zmínil řezaný tabák, já si dovolím opět připomenout, že jsme to tu projednávali před rokem. A dnes to ministerstvo navrhuje. Jestli to má být to řízení státu jako firmy, no tak to tedy potěš pánbůh.

Tak já si myslím, že tady jaksi ani neumí řídit svůj vlastní poslanecký klub. Prosím, pane poslanče.

Zdůrazňuji, že pan poslanec Volný se sice ne příliš úspěšně, ale alespoň pokusil o odpověď. Pan ministr se o žádnou odpověď nepokusil, v duchu pravděpodobně minulého bodu, když nás přesvědčoval, že se tady nejedná o prolomení bankovního tajemství, by nám třeba mohl říci, že se teď vůbec nejedná o zákon o spotřební dani.

Já jsem se mnohokrát ptal na to, jestli by nám nevysvětlil, proč nás v ten omyl uváděl při tom hlasování a proč pak uváděl v omyl i veřejnost, když tvrdil, že stanovisko jeho úřadu bylo jiné, než jaké bylo, a on si ho přizpůsobil ve prospěch své soukromé firmy, v rozporu s tím, co měl jako podklad od ministerstva. On nám nikdy neodpověděl. Myslím si, že nám to vždycky zůstane dlužen.

Já si myslím, že to je poměrně zásadní změna svobodné veřejné diskuse od posledních dvaceti let, na které jsme byli zvyklí. Od pana ministra už žádné vysvětlení neočekávám, protože žádné mít nemůže, věrohodné, nicméně si myslím, že tohle česká média dluží české veřejnosti. Není možné, že si toho nevšimla. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pokud nikdo nemá další návrh na přikázání výborům, končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.